Vážený pane ministře, z těchto důvodů vás chci požádat, abyste reagoval nejen na tyto spekulace, ale abyste vysvětlil zejména důvody, proč vyšší zdanění a regulaci hazardu řešíte nikoliv vlastním návrhem zákona, ale návrhem poslaneckým. Také se chci zeptat na informace, které osobně považuji opět za minimálně zkreslené, že i vy či vaše firmy máte podíly ve firmách působících v loteriích, či obecně hazardu. Chci se prostě ujistit, že silné lobby tohoto hazardního průmyslu neřídí či neovlivňuje vaše rozhodnutí. Závěrem se chci zeptat, pane ministře, jak reálně vidíte postup vašeho ministerstva ve věci regulace hazardu včetně harmonogramu přijetí vlastního zákona. Děkuji za vaše otevřené odpovědi. Já také děkuji panu poslanci Seďovi, kterému bude odpovězeno písemně. Dostáváme se k interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci čerpání evropských peněz. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, ráda bych se zeptala, jaký je současný odhad výše prostředků z programového období 2007 až 2013, které Česká republika nevyčerpá.

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Bude jí písemně odpovězeno.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Kladu vám otázku, vážený pane ministře, jak se Ministerstvo obrany a Armáda České republiky připravují na předání zmíněných katastrálních území pod civilní správu a na to, aby tato území byla od uvedeného dne volně přístupná pro návštěvníky.

Uvažuje stát o navrácení těchto pozemků městu Horní Planá? Děkuji za písemnou odpověď.

Děkuji za slovo.

Toto ošetření však není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyšetření OCT neboli optická koherentní tomografie je poměrně nová vyšetřovací metoda. Aby byla taková péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, musí splňovat podmínky úhrady podle § 13 zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění. Nicméně příslušná odborná společnost zatím nepředložila pracovní skupině k seznamu zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví návrh k posouzení a k rozhodnutí o způsobu a výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Vyšetření OCT proto zatím nemohlo být zahrnuto do seznamu zdravotních výkonů. Pokud s takovýmto podnětem příslušní odborníci do komise přijdou, komise jistě racionálně posoudí potřebnost tohoto výkonu a nic nebude bránit jeho zařazení do nejbližší novely seznamu zdravotních výkonů. Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď.

Je tady ještě jeden problém.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, já to vnímám tak, že je to trochu pokračování nebo doplnění první interpelace pana poslance Hovorky týkající se řekněme minimálně velmi podezřelých praktik některých soukromých očních klinik. Nezbývá mi než to, co jsem řekl už předtím, že děkuji za tento podnět, že se tím budeme zabývat. Zkusíme všechny ty informace od pana poslance a řekněme i od dalších doplnit, dát dohromady a postupovat potom na základě těch zjištění, pokud budou znepokojivá, ve všech možnostech, jak nám zákon umožňuje.